Nejčastější chyba je ta, že lidé, kteří mají i zaměstnání, o to žádají, a Finanční správa tam vysvětluje, že pokud se účastní nemocenského pojištění, to znamená, pokud mají finanční příjem vyšší než 3 tisíce korun, jsou z této žádosti vyloučeni. Ten pozměňovací návrh navrhuje změnit tuto situaci, a to ve dvou případech. A zejména ten druhý vás poprosím, abyste zvážili, zda ta restrikce u těchto lidí je opravdu potřebná, správná a morální.

a) bodu 12 a 13 nemocenského pojištění. Zkusím přeložit ty paragrafy do srozumitelné řeči.

Jsou to osoby, které jsou pojištěny jako dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jako osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, jeli těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálněprávní ochraně dětí.

Pane místopředsedo, dobrý den. Děkuji vám za slovo. Dovolte mi ještě tady před podrobnou rozpravou za klub Starostů a nezávislých říci, že my samozřejmě podpoříme návrh, se kterým přichází ministerstvo, podpoříme i řadu pozměňovacích návrhů, a jenom mi dovolte ještě říct jednu poznámku ve věci, která mě mrzí. Jsme tady stále vyzýváni k tomu, abychom táhli za jeden provaz, protože nám jde o občany České republiky, abychom si neházeli klacky pod nohy.

Po čtrnácti dnech paní ministryně přijde do Poslanecké sněmovny s obdobným návrhem, pouze tedy časově omezeným do 8. nebo 9. června, teď prosím si nejsem jistý tím konkrétním dnem. My si stále myslíme, že je lepší ta klouzavá podpora, která by prostě byla po dobu uzavřených provozoven, ale je nám skutečně trochu líto, že paní ministryně, která nás vyzývá k té spolupráci, tak po čtrnácti dnech přijde s tím samým návrhem. Rozdíl je ten, paní ministryně, že my vám ten návrh i po těch čtrnácti dnech podpoříme, protože my už si delší dobu myslíme, že je prostě správný. Pokud vy budete mít pocit, že opozice přichází s nějakým návrhem, který dává smysl, což tento evidentně dává, když s ním sama přicházíte, prosím, podpořte nám ho také. Opravdu není čas na to, abychom se tady prali o autorství nějakých konkrétních návrhů.

Děkuji. Do obecné rozpravy nevidím nikoho přihlášeného, tudíž končím obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova. Paní ministryně má zájem. Prosím. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já jsem mu to potvrdila. Hned jsem volala Finanční správu. Prostě nerozumím tomu, tam žádný problém není.

Pan předseda Stanjura tam prostě musíte zaujmout nějaký postoj k zaměstnávání, protože Finanční správa to není schopna, pokud to má skutečně vezme čestné prohlášení, vyplácí peníze. Nemá čas prověřovat. Není možno to ověřit, není to v evidencích. Nemají nikde v evidencích, že je tam nějaký částečný pracovní úvazek.